Je nasnadě, že za takových podmínek není síla, která by tlačila ceny pokladen a servisu dolů, spíše naopak. Finanční úřad pak podnikatele obtěžuje kontrolou při nahrávání dat z registrační pokladny, nebo dokonce kontrolou pokladny samotné při podezření na nelegální manipulaci s daty. A že taková nelegální manipulace není výjimkou, potvrzují zkušenosti ze zemí, kde jsou registrační pokladny zavedeny. Jde o dva druhy softwarů.

Základní a pro nás zcela klíčové jsou dva rozdíly: možnost svobodné volby pokladního zařízení a zcela volná konkurence. Pro pana poslance Bendla, který to minule odmítal pochopit: Podnikateli nikdo nepředepisuje, jakou pokladnu si může koupit. Co víc? On si žádnou kupovat nemusí, pokud už má pokladnu nebo jiné zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat. Potřebuje pouze úpravu, software k pokladně, případně nahrání příslušné aplikace do tabletu nebo chytrého telefonu. Nejsou a nebudou žádní státem vybraní nebo certifikovaní dodavatelé. A samozřejmě existuje zcela volná soutěž dodavatelů pokladních zařízení, případně dodavatelů softwarů. Stát pouze zveřejní komunikační rozhraní. A jak zde pan poslanec Gazdík minule žádal, já mu mohu slíbit, že bude včas zveřejněno po schválení zákona. Zbytek je záležitostí volného trhu. To jsou klíčové výhody pro podnikatele, které jim v porovnání s registračními pokladnami zásadním způsobem snižují jejich náklady. Další výhodou je online přenos dat, který znamená, že Finanční správa nemusí podnikatele zatěžovat kontrolami pokladen. Finanční správa zaměří svou pozornost tam, kde budou data indikovat problém. To umožňuje nezatěžovat poctivé podnikatele a naopak maximálně efektivně využívat kontrolní kapacity.

V případě registračních pokladen stát podnikateli předepíše, jaký si musí koupit kamion, a to v případě, kdy již podnikatel nějaký kamion bude mít a ten stávající mu bude naprosto vyhovovat. Do toho kamionu mu pak bude úřední kontrolor chodit kontrolovat mýtnou jednotku, jaká vlastně obsahuje data a zda nedochází k nezákonné manipulaci. V případě elektronické evidence tržeb nikdo nikomu nic nenutí. Podnikatel si do svého stávajícího kamionu umístí jednotku, která bude odesílat vyměřené částky mýta. A přestože půjde o velmi omezenou skupinu dat, bude zajištěna jejich důkladná ochrana. Již nyní spravuje Finanční správa spoustu citlivých dat a má je zabezpečena proti úniku a zneužití. U dat z elektronické evidence tržeb půjde ještě o vyšší stupeň zabezpečení, kdy k datu bude mít přístup pouze omezená skupina analytiků s bezpečnostní prověrkou. Systém bude umístěn v bezpečné lokalitě podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, který již zajišťuje provoz mnoha citlivých systémů státní správy, a bude samozřejmě zabezpečen proti kybernetickým útokům.

Věřím, že pokud takovému systému spojení svěřujeme své peníze, je dostatečně bezpečný i přenos dat o tržbách.

Nějak ale zapomněl uvést důvod, proč je studie obsahuje.

Pojďme tedy k nákladům na centrální systém.

Postaví se pouze centrální IT systém pro evidenci tržeb. A můžu pana poslance Gazdíka ubezpečit, že jej postavíme za těch sedm měsíců mezi platností a účinností zákona, i když on tomu nevěří. Možná i méně, protože záleží na konkrétních nabídkách od dodavatelů. Ostatní náklady budou zejména mzdové náklady na 400 pracovníků Finanční a Celní správy, kteří budou provádět kontroly.

Takže ani 700, ani 900, ale 400. A ti pracovníci opravdu jsou potřeba.

Minule zde bylo zmíněno nastavení sankcí návrhu zákona o evidenci tržeb. Toto nastavení respektuje veškeré principy správního trestání a ve vztahu k českému právnímu řádu nezavádí žádné sankce, které by český právní řád už neznal. Ačkoliv to pana poslance Fialu pohoršilo, 500 tisíc jako maximální výše pokuty za přestupek není žádným výstřelkem zákona o evidenci tržeb. Naopak, 500 tisíc jakožto pokutu za přestupek již dnes umožňuje uložit řada českých právních předpisů a nejedná se zdaleka o nejvyšší možnou výši sankce za přestupek v českém právním řádu.